Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych to ráda také uvedla na pravou míru.

Protože tady sedí na galerii mladá generace, možná nechápe, o čem tady mluvíme, co je vlastně smyslem toho našeho pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu vládního zákona, tak je to o tom, že jednoduše řečeno chceme, aby politici už nemohli vlastnit média, protože se to neslučuje s jejich rolí.

Problém je, že už ve střetu zájmů, nebo v zákoně o střetu zájmů ta pravidla nějaká nastavena jsou, ale nejsou nastaveny mechanismy, jak tato pravidla vymáhat účinně. Máme prostě jenom sankce a trestáme až následná pochybení a to prostě nestačí. Cílem návrhu tedy je transparentní a férová politická soutěž. A to je podle mě velmi důležité. Já vám také děkuji. Přečtu omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ovšem nezabývá. Myslím, že je ale fér to říct lidem na rovinu. Milí občané, na vaše problémy teď nemáme čas, stále jsme posedlí Andrejem Babišem. Tak nějak by to asi mělo znít. Ono to není nějak překvapivé, jak už napsalo i mnoho komentátorů a politologů, a cítil to tak nějak každý, jediným lepidlem vaší nesourodé koalice byl právě program antibabiš.

Tehdy do toho zákona vlastně Sněmovna mohla napsat cokoli, protože ta většina, která zákon prosazovala, byla jasná. Já musím říct, že pan předseda měl vlastně velké štěstí, pan předseda Babiš, protože kdyby v té době seděli tenkrát ve Sněmovně také čtyři piráti, tak by mu snad zákonem zakázali i dýchat sněmovní vzduch. Každopádně byl přijat zákon v nějaké podobě a on ten zákon naplnil. To je prostě fakt. Pro některé je to ale málo, protože Andrej Babiš stále zůstává v politice, a tak dnes, po sedmi letech, kdy je ve Sněmovně opět většina, která může prakticky cokoliv, opět koalice tvoří zákony směřované proti jednomu člověku, a jede to jak na běžícím pásu.

Vede to už ale poněkolikáté k tomu, že z původně naprosto nekonfliktní transpozice, která zcela naplňovala směrnice Evropské unie, se opět stalo politikum. Proč? Pokolikáté už! Naposledy jsme toho byli svědky před pár týdny, kdy i část koaličních poslanců uznávala, že předložený pozměňovací návrh kolegy Michálka je dokonce v přímém rozporu s tím, co EU po členských zemích požaduje. Každopádně je nám všem aspoň jasná jedna věc. Pokud by Piráti neměli Andreje Babiše, tak se těmi čtyřmi lety ve Sněmovně prostě promlčí.

Ono to dlouhodobě hraničilo s jakousi posedlostí, možná obsesí. Ale od opoziční strany to zase tolik nepřekvapovalo. Teď ale, kdy by člověk od vládní strany čekal, že prioritou pro ni začne být práce pro občany, řešení toho marasmu, do kterého jste zemi přivedli, že budou řešit, proč nedokáže ministr zdravotnictví zajistit léky, proč ministr průmyslu a obchodu neřeší, že máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, respektive místo hledání řešení napadá společně s premiérem Eurostat a další nezávislé instituce, že budou řešit podvody ministra financí, který všechny obelhává falešnými čísly při sestavování rozpočtu, ceny potravin, inflaci, zpožděné důchody a tak dále a tak dále. Proto zbylo jen jediné téma a tím je Andrej Babiš. Něco vám prozradím. Nejen vám. Hodit by se to mohlo celé koalici. Neustálé výmluvy na Babiše a naši vládu, strašení a podobně už to prostě nejde. Na to jste v té vládě už příliš dlouho a spousta lidí už oči otevřela.

Měli jste v ruce jednací řád, pane předsedo, prostřednictvím pana místopředsedy? A víte, že tohle je porušení toho zákona se vším všudy? Tomu se říká arogance moci máme většinu, můžeme cokoliv. Ale z vlastní zkušenosti bych vám doporučila s pokorou, abyste měli vždy na paměti, že dnes sedíte tady nahoře a dost možná budete sedět zase tady dole. A já vám garantuji, že potom takových kroků můžete hořce litovat, protože ať už vás na vašem místě vystřídá kdokoliv, jistě si bude velmi dobře pamatovat, že takový postup jste aplikovali vy.

Ale všichni, kteří teď před očima máte jen předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, tak byste si měli uvědomit, že přijímání takovýchto právních úprav de facto diskvalifikuje z politiky úspěšné lidi, kteří něco mají za sebou a něco vybudovali. Takový je prostě ten vzkaz: Pokud jsi úspěšný, do politiky nelez! Dobře, teď to vzkazujete podnikatelům. Kdo bude dál? Děkuji za pozornost, dámy a pánové, a myslím si, že máme všichni nad čím přemýšlet, proto já jménem klubu hnutí ANO beru přestávku na jednání klubu hnutí ANO do 14 hodin.